Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, vážení kolegové. Ještě vás, pane kolego, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Jsme ve třetím čtení, jsme před schvalováním návrhu zákona. Prosím tedy, abyste věnovali pozornost tomu projednávání, anebo diskuse, které se toho netýkají, opravdu vedli mimo jednací sál... Já to opravdu myslím vážně! Pokračujte. Děkuji. Ve svém vystoupení bych chtěl zareagovat i na pozměňovací návrhy pod písmenem E1, E2, které ve druhém čtení přednesl kolega pan poslanec profesor Vyzula.

Chtěl bych ještě před závěrečným hlasováním, aby si kolegové vyslechli některé argumenty k principu, nikoli detailům, a to zejména zdravotníci, protože v té filozofii vidím některá rizika, a to bez ohledu na to, který ministr financí momentálně je nebo v budoucnu bude na ministerstvu. První část se týká opravdu vedení účtu u České národní banky, a zde bych jenom v krátkosti chtěl říct, že se opravdu jedná historicky o systém veřejného zdravotního pojištění, který byl vždy koncipován jako samostatný, samosprávný a oddělený od státního rozpočtu. Stát svěřil finanční prostředky od klientů zdravotních pojišťoven zdravotním pojišťovnám jako takovým. Vybrané pojistné plnění není příjmem státu, ale jde o samostatný příjem veřejného zdravotního pojištění. Jsem přesvědčen, že z fondu zdravotních pojišťoven nemá a neměla by být dotována obsluha státního dluhu. To, že změna je tady nastavována, dokládají i slova pana ministra financí, citováno ze stena z 19. ledna. Cituji: